Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum. Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad, odnosno za glasanje. Stavljam na glasanje Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke u načelu. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Zaključujem glasanje: za - 155 poslanika, protiv - niko, uzdržana - dva. Konstatujem da smo posebno odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja. Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u načelu.

Zaključujem glasanje: za - 154 poslanika, protiv - dva, uzdržana - dva. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona, u načelu. Stavljam na glasanje amandman na član 1. u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.

Stavljam na glasanje amandman na član 4, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.

Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u celini.

Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.

Molim da se opredelite o ovoj povredi.